Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl ještě jednou zopakovat, že osobně podporuji veškeré akce Státu Izrael, které směřují k zajištění bezpečnosti jeho existence a bezpečnosti jeho občanů.

Jsem proamerický, nebo jsem protiamerický?

Protože politická situace jak ve Spojených státech amerických, tak v Izraeli jako v každé zastupitelské demokracii se neustále mění a vyvíjí. Takže ano, podporujme férový přístup ke Státu Izrael, podporujme jeho snahu a boj o jeho existenci, bezpečnost tohoto státu a jeho občanů, ale ve stejný okamžik měřme opravdu každému stejným metrem, protože přehnaná ochrana Státu Izrael bude vyvolávat antisemitismus. Tak je to vždycky všeho moc škodí.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Nyní pan kolega Luzar také s faktickou poznámkou. Děkuji. Jsem ráda, že má slova vyvolala konečně pozornost někoho, že se i zamyslel a poslouchal. Bohužel neposlouchal správně. A to se týká, vaším prostřednictvím, i kolegyně Černochové, která správně popsala UNESCO, tak jak je definováno, ale nepochopila, že Rada bezpečnosti OSN je trošku jiný orgán, s jinou váhou než UNESCO. A jestli se UNESCO plete do politiky, tak máte pravdu.

Ale Rada bezpečnosti OSN je výkonný orgán, který dokonce může rozhodnout o nasazení vojska na cizím území vcelku dle mezinárodního práva. Zkusme vidět ty mohutné rozdíly ve vážnosti toho orgánu jako takového.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Já se pokusím reagovat na kolegu předřečníka. Kouzlo nechtěného před patnácti hodinami, budu citovat.